Už 23. ledna se zde v Poslanecké sněmovně uskutečnil veřejný seminář ke služebnímu zákonu. 14. února proběhla konzultace s opozicí na pracovním setkání zástupců poslaneckých klubů, předsedy a zástupců ústavněprávního výboru a zástupců výboru pro veřejnou správu. 27. února se uskutečnil v Poslanecké sněmovně další veřejný seminář ke služebnímu zákonu. 16. dubna se uskutečnily seminář a konzultace v rámci výboru pro veřejnou správu na společném zasedání výboru a jeho protějšku ze Slovenska.

29. května byl předán komplexní pozměňovací návrh ústavněprávnímu výboru a výboru pro veřejnou správu a byl také zveřejněn na tom zmíněném webu. 30. května pak, den nato, byl představen na jednání ústavněprávního výboru. Není tedy pravda, co zde zaznívá také neustále dokola, že opozice dostala tento komplexní pozměňovací návrh až koncem června.

To projednávání tohoto tisku je jednoznačně nadstandardní, přístup k opozici je také nadstandardní, i k odborné veřejnosti. I to, že se spustily speciální webové stránky k tomuto tisku, to přece nemá obdobu v Poslanecké sněmovně, a nezaznamenali jsme takový odpor, jak předvádí opozice teď v těch posledních dnech, jak zde dramaticky hovoří pan kolega Laudát.